A k těm dlouhodobým kontraktům, pane kolego.

Prosím, vaše dvě minuty. Samozřejmě v současné době už mají vůli to řešit ty státy, ale neměly tuto vůli. Ale v současné době už jsou ty státy, které opravdu to řešit chtějí, a v současné době to odstartovalo Polsko.

Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Müller. Dobrý podvečer. Ne, předsedajícího.

A ten úsporný tarif jsme tady odsouhlasili.

Zatím se jenom o tom bavíme, ale to nařízení ještě to světlo světla nespatřilo!

Já jsem chtěl navázat na kolegu Krále, který v zásadě tady jako jediný řekl, tak jak to bylo, jak to je, šel i vlastně kriticky do vlastní vlády, protože takový je reálný stav věci. My se přeme o to, co se dělá proti tomu, co se dělá pro to, aby ty ceny elektřiny a plynu nebyly v takové výši a aby nedrtily ty občany. A od února my tady říkáme ty věci stále dokola o obchodování s emisními povolenkami od února, o dlouhodobých kontraktech, kdy my jsme jediná země, která jsme závislá na tom z plynu na ruském plynu, tak nemáme dlouhodobý kontrakt jako jediná země. O tom se také bavíme od února. O odpuštění poplatků za podporu obnovitelných zdrojů, také to tady navrhujeme. To znamená, že to jsou věci, které tady leží, ale vy se k nim buď vůbec nestavíte, anebo je děláte pozdě.

O tom se tady, pane kolego, tady bavíme.

A když nebude, tak bude co? Nyní faktická poznámka pana poslance Krále a následuje pan poslanec Müller.

My se neposloucháme.

A ta rozhodnutí byla naše. A tady se musíme skutečně zaměřit nejenom na ty povolenky, ale i na zdroje, které tady máme.

Takže pojďme se do budoucna dívat, co s tou situací uděláme. A k tomu evropskému řešení, přátelé. Španělsko, Francie, Německo a tak dále, jak tady zaznívá, ty už na národní úrovni intervenují a řešení našli.

Já si myslím, že samozřejmě je to potřeba řešit na celoevropské úrovni.

Toto děláme na té národní úrovni. Toto je na národní úrovni. A další věcí, to je skutečně řešit tu příčinu, a to je na celoevropské úrovni, připomínám.